Já chci jenom připomenout: Žádná aktuální analýza tedy neexistuje, ale zároveň platí stát prostřednictvím veřejné správy, prostřednictvím Policie České republiky, prostřednictvím práce hasičů, prostřednictvím správ a údržeb silnic a dalších a dalších institucí vynakládá obrovské částky na nákup pohonných hmot a v tomhle případě by také ušetřil. A stálo by za to vědět, jaký ten dopad je. Neználi ho ministr financí, je to smutné.

Podpoříme tím nejenom zemědělce, ale v podstatě všechny instituce, občany, fyzické osoby, právnické osoby apod. A možná podpoříme růst ekonomiky. O tom jsem hluboce přesvědčený, proto jsem pro ten návrh hlasoval. Protekcionalismus, kdy jednou nalití peněz firmám nevadí, protože jde o zelenou naftu, a zrovna v oblasti zemědělství, kde už ani nechci připomínat, kdo všechno zde byl v konfliktu zájmů jako člověk sedící v představenstvech Agrofertu a podobně, který by zde měl aspoň říct: Jsem v konfliktu zájmů a hlásím to, protože naše firmy budou čerpat v řádu desítek milionů korun zelenou naftu, přesto to podporuji. Myslím, že to tu zaznít mělo, a nezaznělo.

Myslím, že to tu zaznít mělo. Sáhněte si všichni do svědomí, jak to cítíte. Děkuji za pozornost.

Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, i já jsem velmi rád, že po hodinách diskusí na téma rozprava ano, rozprava ne, mám možnost teď promluvit. Důvody, proč si promluvit, jsou dva.

Druhý důvod je meritorně věcný, protože otázka zelená nafty, otázka snížení daně z pohonných hmot, to jsou otázky, které spolu opravdu meritorně souvisí, a je potřeba se tím zabývat. Já souhlasím s tím, co tady zaznělo. Já jsem starý mladý komunální politik a také mám své zkušenosti s řízením města, s řízením zasedání zastupitelstva a nedovedu si představit, že by něco takového, co proběhlo tady, mohlo proběhnout na zastupitelstvu. Já jsem samozřejmě jako vy všichni ostatní složil slib poslance, který kromě jiného také předpokládá určité schopnosti etické a morální a zavazuje nás k tomu, abychom dodržovali to, co jsme svým voličům slíbili.